Vzpomínáte si? My jsme měli vědět už tehdy, jak se zachová vir!

Uvědomuje si vláda, že prostě dává svoji hlavu na špalek?

Ale já jsem ještě neskončila s tou příjmovou stranou.

Doplní mě můj ctěný kolega, stínový ministr životního prostředí pan Richard Brabec, až bude vystupovat. Já jsem se na to ptala na rozpočtovém výboru.

Ale v rozpočtu je máme, zase jsou nelegální.

To není kritika mého bývalého kolegy. Ale ty otázky tady musíme legitimně klást. Další otázka: Tato vláda Petra Fialy schválila rozpočet Státního fondu životního prostředí.

Ptala jsem se na to pana náměstka.

Říkala jsem to, vzpomínáte si?

Teď budu pokračovat výdajovou stránkou rozpočtu.

Takové výdaje plánuje vláda, která nám v předvolební diskusi a i v té povolební, a každou chvíli jsem to slyšela, někde vyčítala, že utrácíme moc. Teď si myslím, že bychom si zasloužili možná omluvu.

Navrhuje zvyšování daní u těch, kteří díky krizi dosáhli velkých zisků. Ale také slibovala, že bude šetřit na provozu.